Pane ministře, dámy a pánové, i já zareaguji na kolegu Michálka. Jenom ta debata, jestli někdo někomu bere, nebo ne. Daň z příjmů právnických osob.

Takže jenom ta debata, jestli se někomu něco bere, nebo nebere: když mám obecně na něco nárok a někdo přijde, že ale tady to nedostaneš, tak logicky asi mi někdo něco bere, ne? Čistě logicky.

To je ten princip!

Děkuji za dodržení času a nyní pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl dvanáct let starostou, takže mně nebudete moct vyčítat, že nemám z této oblasti žádnou zkušenost.

Nebereme ani korunu. Ani korunu!

Jsou o 15 % vyšší, než byl původní odhad a s čím obce počítaly. A toto B je velmi důležité! Děkuju. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ano, máme města vyšší příjmy.

Kde na to máme vzít?

Děkuji za dodržení času. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Prosím, je tady mnoho komunálních politiků, ale pro naši veřejnost si tedy zopakujme, co všechno obce podporují pro naše občany. A když už tedy ta podpora nemíří ke starostům, tak prosím, aspoň k našim spoluobčanům.

Takže není to v tom, že bychom jim něco fyzicky brali, ale my jim to nechceme dát. A v tom je ten zásadní rozdíl: v tom, jestli bereme, nebo nedáváme. Takže prosím, přiznejme obcím to, co jim náleží, protože to ve své podstatě ocení všichni naši spoluobčané!

Děkuji za slovo, chtěla bych zareagovat na pana Jakoba, prostřednictvím paní předsedající. Není to pravda, berete finanční prostředky městům, obcím a krajům. Tato mimořádná daň je součástí daně z příjmů právnických osob, která je součástí a sdílenou daní rozpočtového určení daní. Já už nevím, jakým způsobem to mám vysvětlit. To znamená, že to berete, a ještě jakou formou to berete!

Děkuji vám.

Možná že prostě jeho občané by rádi věděli tady na mikrofon, co konkrétně on bude nějakým způsobem omezovat a škrtat. My u nás v kraji máme velikánský podnik, jmenuje se Třinecké železárny a těm naskočí náklady na energie o 5 miliard korun. Budou platit o 5 miliard korun více! Tato vláda, a rozumím tomu, že ty finanční prostředky nejsou, jim pomůže maximálně 200 miliony korun. Třinecké železárny v Třinci určují kulturní život, podporují sportovní život, sportovní klub hokejový, podporují sociální věci, ale možná i právě díky tomu, že budou mít zvýšené náklady o 5 miliard na energie, už nebudou mít prostředky na takovouto širokou pomoc, protože prostě a jednoduše některá města a obce žijí z toho, jakým způsobem podnikatelé v jejich okolí podnikají a profitují. A v této chvíli, kdy vlastně my máme tyto Třinecké železárny a mají tam ty zvýšené náklady, budeme i městu Třinec brát finanční prostředky v rámci rozpočtového určení daní.